Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, usnesení máme jako sněmovní tisk 139/14 a informace k pozměňovacím návrhům máme k dispozici v naší poště.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jakkoliv máme odsouhlaseno jednání do osmi hodin, tak nechci zdržovat. Já mám za to, že hodně jsme si toho vydiskutovali v tom předchozím bodě, jakkoliv nebyla sloučena rozprava, tak já pouze i s odkazem na své vystoupení v minulém bodě a v zájmu toho, aby byl zachován přístup k informacím, informační příkaz a tak dále a tak podobně, chci vás požádat, abyste schválili tento tisk ve znění tak, jak jej schválila Poslanecká sněmovna, to znamená, tak jak byl postoupen Senátu. Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujala paní senátorka Anna Hubáčková. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dal jsem slovo paní senátorce Hubáčkové. Děkuji.

Není to jenom o informačním systému, který samozřejmě správní řád zná, úřady umějí používat.

Děkuji za pozornost.

Pan zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Marek Benda má zájem se vyjádřit? Prosím, máte slovo.

Senát nám vrací ten doprovodný zákon o zpracování osobních údajů, související předpisy, s dvěma zásadními změnami. Obě v podstatě vznikly výlučně na půdě Poslanecké sněmovny a v tomto směru má do jisté míry Senát samozřejmě pravdu, že se jedná o jistou normotvorbu tady, a já jsem velmi opatrný na diskusi o přílepcích, protože pokládám tuto diskusi za naprosto nesmyslnou. Poslanecká sněmovna může schválit, co chce. Ale samozřejmě je něco jiného, co je předloženo vládou a co je posléze získáno až z úprav, které vznikly na půdě Poslanecké sněmovny. To se týká speciálně těch zdravotnických částí, které, jak jistě víte, tak to byl nejprve návrh pana poslance Běhounka, který schválil zdravotní výbor, posléze tento návrh byl upravován dalšími třemi návrhy, a to pana profesora Vyzuly, pana kolegy Karhana a mým, kterými se dostal zas do nějaké úplně jiné dimenze. Myslím si, že by bylo opravdu hluboce nejvhodnější, abychom změny ve zdravotnictví a ve financování zdravotnictví a ve sdílení informací ve zdravotnictví dělali normálními vládními návrhy a ne tím, že se to tady tak nějak polepí v průběhu jednání Poslanecké sněmovny.